Takže my jako první bod bychom dali bod s názvem Kumulace funkcí Ivana Bartoše, aby to mohl vysvětlit. Protože my už jsme se na to ptali vícerokrát a vy to prostě... A co vysvětlit? Vy byste měl prostě z jedné z těch funkcí odstoupit, buď z vládní funkce a zůstat jenom poslancem, nebo být jenom poslancem a zůstat ve vládní funkci.

To znamená, já bych rád tedy probral tuto záležitost.

Je to o vás a o vašem konkrétním předvolebním slibu, co se týče vašeho kodexu. To je bod číslo jedna. Druhá věc, kterou je potřeba probrat, je netransparentní financování hnutí STAN, a já vám řeknu proč protože ten problém přece nekončí.

Přes 20 milionů korun, ne 3 miliony korun!

Celá vládní pětikoalice, která je dnes ve vládě, to znamená vláda Petra Fialy, hlasovala proti ponížení plateb solárním baronům.

Takže to je potřeba vědět, odkud ty peníze jsou, z jakých aktivit konkrétně, a kdo jsou koncoví majitelé těch firem, konkrétní fyzické osoby.